Ale budiž, je to politika této vlády a my vždy budeme hlasovat pro věci, které v této situaci lidem pomohou. Všechny tyto dávky vyplácí úřad práce. My jsme ve středu na výboru pro sociální politiku dvě hodiny probírali zoufalou situaci na úřadech práce, jejich podfinancování, personální úbytek, a hlavně od ledna navýšení agendy, které vede již pomalu ke kolapsu tady tohoto úřadu, a že je v tuto chvíli setsakramentsky potřebujeme. Od začátku roku vyplácí nově rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, humanitární dávku 5 000, jednorázový příspěvek 5 000 na dítě, solidární příspěvek na ubytování, přídavky na děti a tak dále. Petice, kterou nyní vytvořili a nyní ji masově podepisují, popisuje, jak funguje digitalizace, jak jim přidává práci. Za prvé říkají sami pracovníci a referenti na úřadech práce: